Poznámka číslo dvě. Pan poslanec Beznoska říkal, že se to zkomplikuje daňovému poplatníkovi, že něco bude muset. Já bych rád podotkl, že nebude muset nic v tomto případě.

Pokud bude chtít postupovat tou podle mého názoru jednodušší metodou, protože dnes finanční úřady už jsou do té míry nabité informacemi o cenách nemovitostí obvyklých, že mu bude líto peněz za znalecký posudek, a bude postupovat tou metodou, že si nechá daň vyměřit od finančního úřadu, bude to mít jednodušší. Ale nebude to muset udělat, když bude chtít postupovat podle stávající zvyklosti, že si nechá udělat znalecký posudek, tak si ho nechá udělat, a oproti stávající zvyklosti si o to bude moct snížit základ výměru daně, takže z tohoto hlediska je ta změna mimořádně pozitivní. Poznámka třetí.

Ten, kdo nemovitost nabývá, neplatí nic, ale je ze zákona ručitelem. Ten, kdo tu nemovitost nabyl, ručí státu za to, že ten, kdo prodal tu nemovitost, zaplatí.

Ona je to často poměrně značná částka. A ministr financí i příslušný ředitel finančního úřadu je v bezvýchodné situaci, protože ví, že ten člověk je poctivý, že se ničeho nedopustil a zákon mu neumožňuje kromě splátkového kalendáře jakkoli odpustit.

Nicméně Ministerstvo financí bohužel zaznamenalo mnoho případů, kdy advokátní i notářské úschovy byly zpronevěřeny.

Podle našeho názoru jediná cesta k odstranění tohoto systémového rizika bylo to prostě překlopit.

Když nechcete. Pak musíte postupovat způsobem, který kritizuje pan poslanec Beznoska. Ale proč to kritizovat?

A ta výhoda spočívá v tom, že odpadá to riziko vzájemného ručení. To už tam odpadá, tam prostě není ručitel. Tam, kde je ručitel, existuje systémové riziko podvodného chování. My jsme to systémové riziko podvodného chování odstranili, což se Senátu nelíbilo.

Jinak to takhle nikdo jiný nemá právě proto, aby tam neměl to riziko vzájemného ručení. To, s čím teď přišla vláda na popud Senátu, už budeme mít jenom my.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Vidím pana předsedu Štěcha. Zeptám se do rozpravy, nebo závěrečným slovem? Nikoho nevidím, takže končím obecnou, otevírám podrobnou. Do té taky nemám žádnou přihlášku, tak ji uzavírám. A teď je prostor pro závěrečné slovo pana předsedy Senátu. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vím, že to, co navrhuje pan ministr Kalousek, v minulosti to tak bylo, že bylo vždycky to správné. Akorát že nám to v té zemi moc nefungovalo a dostali jsme se tam, kam jsme se dostali, že jsme na chvostu skoro ve všem, co se týká ekonomické oblasti.

Pokud víme, s touto dosavadní praxí nebyly problémy. Jsou to lidi napříč politického spektra. Tento názor prakticky měli všichni zleva doprava, zprava doleva. Existuje ta možnost a to je vylepšení dohody.

To bylo závěrečné slovo pana předsedy Senátu. Evidentně ano.